Takže za pět let Martina dokázala tohle.

Takže proto bych chtěl vyzvat pana ministra Válka, aby pomohl těm lidem, kteří bohužel jsou odsouzeni ke svému osudu, a aby jim zlepšil život.

Já mu rozumím. Já když jsem byl ministr financí, taky jsem nechtěl dávat pro státní pojištěnce peníze a dohadovali jsme se s Němečkem, a potom přišel Ludvík, tak jsme se domluvili. A stále jsem argumentoval: vy máte velké zůstatky na účtech. Ale podle mých informací ty pojišťovny v podstatě budou mít zůstatky na účtech koncem roku jenom 25 miliard. A pokud je tam plán snižovat ten příspěvek na státní pojištěnce, tak si myslím, že to není dobře.

A proto je dobré, aby zdravotnictví dostávalo nadále peníze. A samozřejmě ty argumenty, že jsme zadlužení, tak to s panem ministrem jsme si vyříkali xkrát.

Ratingové agentury si pravidelně kromě nízké úrovně zadlužení a odolné ekonomiky všímají také zdravého a stabilního bankovního sektoru. Takže i v tom trendu zadlužování to jsme si už vysvětlovali, že paní Schillerová napůjčovala dopředu za dobrých podmínek.

A měl jsem tady projev. A bylo to v rámci období covidu, to přicházela delta a my jsme připravili ten projekt. A znovu opakuji, proti rakovině není žádná vakcína. Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí vůbec.

A to ani nemluvím o ekonomických dopadech. Kromě vlastních nákladů na onkologickou léčbu jsou nepřímé celkové ekonomické dopady rakoviny spojené s předčasnými úmrtími nebo ztráty produktivity odhadovány na 1,16 bilionu dolarů ročně.

Více než polovině úmrtí na rakovinu je možné předejít.

Bohužel během pandemie, zvlášť v době největšího náporu na naše nemocnice, probíhala jen neodkladná zdravotní péče.

Pokud nám covid zase neudělá čáru přes rozpočet, výpadek do jednoho roku či maximálně dvou let vyrovnáme. To je samozřejmě deklarace tehdy. Ale překonat obavy z vyšetření není nic lehkého.

A proto je potřeba v tom pokračovat.

Tomu nerozumím.

Tak si myslím, že by to bylo skvělé a že by to byla nejlepší onkologická nemocnice na světě.